Děkuji za slovo, pane předsedo.

Jedná se o změnu zákona, kterým se upravuje situace, kdy za odvoz odpadů platí rodiče za nezletilé děti, a pokud tak nečiní, tak v době, kdy dítě dosáhne 18 let, zůstává za ním tento dluh a je na něj často exekuce. Určitě si na tento sněmovní tisk pamatujete, prošel Sněmovnou už několikrát.

To je na vás, paní poslankyně. Vy máte slovo a můžete mluvit, co je libo.

Ale budiž.

Druhý okruh tvoří pozměňovací návrh týkající se změny orgánu, který by měl rozhodovat o prominutí.

Nicméně senátoři ten návrh opět dávají do polohy, kterou navrhovala paní poslankyně Fischerová, kde se vlastně jedná o změny orgánu, který by měl rozhodovat o prominutí kteréhokoli místního poplatku z moci úřední při mimořádných, zejména živelních událostech a o prominutí místního poplatku za odpad na žádost z důvodu odstranění tvrdosti, a to ze zastupitelstva obce na obecní úřad.

Jelikož zastupitelstvo obce rozhoduje o poplatkové povinnosti při jejím zavedení, tak je koncepční, aby rozhodovalo i o prominutí tohoto poplatku v případě, že se ukáže, že jím přijatá vyhláška dostatečně neřeší některé situace, ve kterých se jeví jako vhodné poskytnout vybraným subjektům určitou úlevu.

Dále, pokud by poplatky promíjel obecní úřad, který je správcem poplatků, činil by tak v přenesené působnosti. To je problematické nejen proto, že by tak činil bez politické odpovědnosti, ale zejména proto, že za splnění podmínek daňového řádu by mohl krajský úřad nebo Ministerstvo financí jako nadřízení správci tohoto poplatku převzít věc k vyřízení místo obecního úřadu jako podřízeného správce poplatku a rozhodovat tak o prominutí místních poplatků, tj. o zániku nároku obce na peněžní prostředky z místních poplatků.

Z tohoto důvodu bych se držela toho poslaneckého návrhu, který už jednou Sněmovnou prošel.

Chtějí se prosím k předloženým návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Zemánek není tomu tak nebo zpravodajka ústavněprávního výboru? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Myslím si, že opravdu většina ve Sněmovně byla značná. Děkuji panu zpravodaji Zemánkovi. A nyní se ptám, zdali má zájem o slovo zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Markéta Wernerová... Není přítomna, není zájem. Je přítomna, nemá zájem. Omlouvám se. Otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Pavel Eybert. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Jelikož však nebyl dlouhou dobu zařazován na projednávání, došlo k jeho stažení poté, co byl předložen poslanecký návrh. Tolik tedy k historii vzniku novely tohoto zákona.

Za prvé, zastupitelské sbory jsou tu od toho, aby určovaly obecná pravidla a následně pak na základě těchto obecných pravidel výkonná moc vykonávala rozhodnutí.